Děkuji za slovo. Já bych chtěla prostřednictvím pana předsedajícího reagovat na pana předkladatele pana poslance Kolovratníka.

V tom seznamu vůbec dopravní vodní stavby nebyly, ty se tam ocitly až pomocí pozměňovacího návrhu. Takže není pravda, že by ta skupina, která na tom pracovala těch šest měsíců a já si toho velmi vážím, že tady vznikla taková iniciativa v Poslanecké sněmovně, že napříč politickými stranami se dokázala zpracovat novela, na které byla absolutní shoda. Ale právě ty pozměňovací návrhy se tam dostaly dodatečně nebo pardon, do toho seznamu se dostala dodatečně tato vodní díla. Jsou to poměrně velká vodní díla, budou mít zásadní dopad nejenom na životní prostředí, ale i na ekonomiku. A vlastně nevidím důvod, proč na tom seznamu jsou. Co je důvodem? Děkuji.

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl promluvit ke třem pozměňovacím návrhům.

Já chápu snahu zrychlit vydávání těch rozhodnutí, nicméně ta pasáž, která říká, že pokud správní orgán to rozhodnutí nevydá do 60 dnů, tak automaticky je přijato rozhodnutí kladné, a navíc není možné, aby to podal dodatečně.

A myslím si, že to může mít velký dopad na občany.

Zaprvé vás prosím o podporu návrhu D1, který zajišťuje práva občanů ve vztahu k doručování.

Děkuji. S přednostním právem pan předseda Stanjura, poté pan poslanec Benda do rozpravy. Prosím, máte slovo. Bez přednostního práva nikdo se nehlásil, ale to nevadí. Já bych chtěl oponovat svému předřečníkovi.

Přece ony mohou souhlasit a mohou nesouhlasit. Je to na tom úřadu.

Jenom stát a my bychom měli řešit stát našel slabé místo, kde to zdržuje stát sám sobě. Ne nikdo jiný.

Optimisté říkají, že to hodně pomůže, my realisté říkáme, že to zůstane tak, jak to je, a pesimisté tvrdí, že se to vlastně vůbec nevyužije a že to je jenom něco napsaného v zákoně.

Bez ohledu na to, co v té příloze bude nebo nebude.

Ale pak se tam přidaly železnice, většinově, to jsme akceptovali. A pak se velmi těžko argumentuje, když tam jsou i železnice, proč tam nejsou stavby na vodě. Kdybychom vás přesvědčili, a to se nám nepovedlo, abychom vytipovali klíčové silniční stavby, na kterých by se mohl ten institut vyzkoušet během příštích dvou let, tak bychom si tu debatu ušetřili. Ale z hlediska dopadu toho zákona to není opravdu to rozhodující. Každá vláda může zastavit přípravu kterékoli investiční akce. A naopak, každá vláda může rozběhnout přípravu akce, která v tom seznamu není.

My ten zákon jako celek podpoříme. S faktickou poznámkou pan poslanec Onderka. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, trošku mi vzal z úst argumenty kolega Stanjura. Já bych chtěl podpořit, co tady řekl. K výhradám ke kolegyni ze strany Pirátů je potřeba říci, že my neschvalujeme žádnou stavbu tímto zákonem.

Ta dohoda byla opravdu velmi křehká. Byla křehká napříč politickými stranami. Důležitá je jedna zásadní informace: Jednou za rok projedná hospodářský výbor a jednou za dva roky, jak jsme se domluvili, můžeme tento seznam upravovat. Já bych vás chtěl všechny požádat, abychom tuto křehkou dohodu nelikvidovali. Abychom podpořili jednotlivé náležitosti, které odsouhlasil hospodářský výbor a na čem jsme se domluvili napříč politickým spektrem. Takhle bude postupovat sociální demokracie. A já děkuji všem, kteří se na této novele podíleli. Dovolte mi přečíst několik omluv. Pan poslanec Řehounek se omlouvá z celého jednacího dne z pracovních důvodů. Paní poslankyně Levová se omlouvá do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pan poslanec Milan Chovanec se omlouvá z dnešního dne ze zdravotních důvodů. Pan ministr Toman se omlouvá z dnešního dne z pracovních důvodů. A pan poslanec Petr Pávek se omlouvá mezi devátou a desátou z důvodu jednání. Další do rozpravy je přihlášen pan poslanec Benda, poté pan předseda Kalousek.